Hodnotu má totiž teprve až čisté lithium získané rafinací vytěžené rudy ve zpracovatelském závodě a z toho již český stát žádný zisk mít nebude. Nicméně tato skutečnost platila do konce loňského roku. I toto se však podezřele změnilo.

Vážený pane poslanče, dovoluji si doporučit vaší pozornosti... a tak dále.

Za současné nevýhodné podmínky pro stát může mezi jiným nenápadná poznámka v příloze nařízení vlády č. 98/2016 Sb. Ve zmíněné poznámce však stojí, že úhrada se stanovuje z obsahu čistého kovu.

Mně se tady líbilo vystoupení Milana Chovance, který ve svém vystoupení řekl, já jsem si to napsal, že určitě je vláda, nebo nevím, za koho konkrétně mluvil, připravena zvednout poplatky za vytěžené suroviny, poté, co zhruba před rokem vlastně Ministerstvo průmyslu tyto poplatky desetinásobně de facto snížilo. Takže co z toho plyne?

To nemohlo počkat těch pár dnů nebo týdnů?

A kolega Brabec už tady o tom poměrně obsáhle hovořil.

Ve svém vystoupení žádal změnu horního zákona, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, označuje ho za krádež za bílého dne a nakonec říká velmi pravdivě, dvojtečka, cituji: Je potřeba si prosím uvědomit, že veškeré nerosty této země jsou tohoto státu a jeho občanů. Nejsou to peníze firem, které to budují. Kolik už těch uhlobaronů a dalších si na tom vydělalo miliardy a teď je utrácí po Floridách, jezdí všude možně, a nakonec to vždycky skončí stejně.

Já si myslím, že toto, jestli tato aféra k něčemu je, tak je to k tomu, abychom se opravdu zcela vážně zamysleli a této věci už udělali jednou definitivně ale jasný konec. Prostě to je majetek státu.

Děkuji za pozornost. Připraví se pan předseda Marek Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Všechny strany najednou.

Současně se připravují, že by případně po těch volbách, které budou tento týden, zase vládly spolu. Ale když už jsme tady, tak můžeme klást otázky. O tom rozhodla vláda jako celek. V roce 2016 podle čísla ve Sbírce.

Prověřil jsem si to. Je to tak.

A to jsou čisté peníze, které by skončily v českém státním rozpočtu. Sociální demokraté tady předvádějí logický rozpor.